Pomalu už zapadla kauza financování hnutí STAN přes skryté sponzory, kdy se účelově rozdělovaly platby a dary na menší částky. Dodnes nevíme, za jakým účelem se tak dělo, co mělo zůstat skryto a kdo jsou skuteční dárci a sponzoři. Ani investigativní novináře, nikoho prostě.

Chci říct, že to, co tady teď budu říkat, mám zazdrojováno.

Tento pan Redl byl v minulosti s Radovanem Krejčířem stíhán ve dvou kauzách, například ohledně tunelování České spořitelny, kde zmizelo 100 milionů korun. Mimochodem pan Polčák to tehdy zdůvodňoval tím, že mu pan Redl pomáhal hledat skutečné odborníky pro oblast energetiky a vodárenství. To tady slyšíme neustále.

Ale v jiných případech, například při konzultacích hnutím STAN o obsazování lukrativních postů, mu tato choroba už na překážku nebyla. Mohli bychom se tomu i zasmát, kdyby nešlo o tak závažné věci a o tak nebetyčnou aroganci moci a výsměch občanům v podání hnutí STAN. Připomínám, co nám tady řekla paní místopředsedkyně Kovářová, že tady zbytečně utrácíme peníze daňových poplatníků a že bychom se radši měli věnovat něčemu jinému, že jsou to zbytečné politické debaty. Na základě těchto faktů jsem přesvědčen o tom, že jsme povinni tady o tom mluvit, hovořit, aby si občané mohli udělat obrázek. Vazby na pana Redla museli pak postupně přiznat i další politici hnutí STAN, například Petr Gazdík a zlínský primátor Miroslav Adámek. Miroslav Adámek řekl cituji: